Děkuji. Máte slovo, pane poslanče. My tady chceme, aby nám odpovídali ministři.

Je to na zastupitelstvech, je to zde v Poslanecké sněmovně. Budiž, dnešek je také důkazem.

Bylo by dobré, kdyby ministři odpověděli. Děkuji.

Pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji.

Já si myslím, když tady máte ty hvězdičky, tak musíte něco vydržet, a podle mého názoru měl zůstat a měl za ten svůj sbor policejní, velmi důležitý, bojovat dále.

Děkuji. Pane ministře, vaše dvě minuty.

Pane poslanče, vaše dvě minuty.

To za prvé. A za druhé, přece vy jste říkali, že budete dělat tu politiku jinak, tak proč to děláte tedy stejně špatně, jak jsme to údajně dělali my? On před čtyřmi lety vystupoval několikrát za důvěru vlády a vyzýval, vyzýval a vyzýval, že ministři nereagují hned, a dneska pokorně čeká. To je ta změna. Vidím, že tady mám další faktickou poznámku, a poprosím k řečnickému pultu paní poslankyně Jana Pastuchová. Paní poslankyně, máte slovo, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Děkuji, paní poslankyně, za dodržení času. To byla poslední faktická poznámka a do rozpravy teď v tuto chvíli přichází se svým projevem paní poslankyně Zuzana Ožanová. Paní poslankyně, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jsem ráda, že jsem se ještě dnes dostala ke slovu. Já se v rámci diskuse o důvěře vlády zaměřím na věci, které dosud nepadly. Já se budu zabývat především dopravou, legislativou a zahraničními věcmi.

Pozor na to, neudělejme z nich občany druhé kategorie jen z důvodu data jejich narození. Datum narození je v tomto programovém prohlášení velmi důležité. Hraje roli pro dříve narozené i pro mladou generaci.